Dále mi dovolte vám sdělit, že daný návrh byl projednán mezi prvním a druhým čtením v rozpočtovém výboru s tím, že zde byly předloženy celkem tři pozměňovací návrhy, které by se daly rozdělit na dva druhy. Jedna skupina návrhů, autorem byl pan poslanec Novotný a pan poslanec Bartošek, upravovala návrh sazeb odvodu s tím, že navíc pozměňující návrh pana poslance Bartoška řešil mimo jiné například i otázku tzv. nelegálů, to je těch, kteří v dané oblasti podnikají na území České republiky, ale žádné odvody z tohoto podnikání neplatí. Druhá skupina byl vlastně jen jeden návrh a to byl můj návrh, jehož cílem bylo doplnit předložený sněmovní tisk 437 tak, aby přesně vymezená část finančních prostředků z odvodu z loterií a jiných podobných her, jež je příjmem státního rozpočtu, byla napříště účelově vázaná na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství. Konkrétně jsem navrhoval, aby to bylo jedno jediné procento z části odvodu, který je příjmem státního rozpočtu z odvodu loterií. Proč o tom zde tak podrobně hovořím, je to, že ke všem pozměňovacím návrhům bylo vydáno negativní stanovisko Ministerstva financí, které dle mého názoru by mohlo být zdůrazňuji, by mohlo být a mělo být určitým vodítkem pro podávání dalších pozměňujících návrhů, tak aby nebyly v kolizi se stanoviskem Ministerstva financí při projednávání v nadcházejícím dalším rozpočtovém výboru a měly větší šanci, další šanci na přijetí v Poslanecké sněmovně. Konkrétně šlo o to, že u pozměňovacích návrhů od poslance Novotného i Bartoška byla navrhovaná horní sazba pro tzv. technické zařízení ve stejné výši 30 % a 110 korun pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.

Dovolte mi citovat ze stanoviska Ministerstva financí: